Podívejte se, Rakušáci otvírají školy za čísel, kterých ještě v tuto chvíli zdaleka nedosahujeme. Takže je tu čas na připravení návratových scénářů, které určitě uvítá každý z vás. Já chci říct jednu důležitou věc, která tady zazněla. Cestou k otevření škol je testování. Pro rychlý nákup testů, pro zajištění logistiky přes Integrovaný záchranný systém je klíčové, abychom měli k dispozici nouzový stav. Tedy zrušení nouzového stavu, přestože si to levá část myslí a říkala to tady u pultíku, neznamená návrat dětí do škol, ale jeho oddálení.

Děkuji za pozornost. Tak, já vám děkuji, pane ministře.

Můžu vás poprosit, abyste si ji nasadil při vystoupení?

Já mám pro vás špatnou zprávu.

Vy nemáte pravdu, pravda byla na mé straně a vám nezbylo nic jiného, než se podle toho zachovat. A já se teď vyjádřím k tomu, co tady zaznělo za pláč ze strany vlády i opozičních poslanců.

Takže si myslím, a jsem si tím prakticky naprosto jist, že v případě, že by v současné vládě seděli současní opozičníci, tak by ta situace probíhala úplně stejně. Současní opozičníci, kteří kritizují vládu, by dělali stejná opatření, jako dělá dnes vláda, a dnešní vláda by stejným způsobem kritizovala opozici. Protože všichni tady pracují dle pokynů z vyššího centra, z centra, které pro ně má větší váhu a pro jejich rozhodování je důležitější než vůle občanů České republiky.

Já začnu od pana profesora Berana, který zjišťoval, jaké osoby vytvářely systém PES.

Nikdo z autorů systému PES nemá vůbec žádné lékařské vzdělání a nikdy se nezabýval infekčními nemocemi.

Nejsem na žádných sociálních sítích a nebudu na nich, protože to považuji za ztrátu času. Dozvěděl jsem se jen, že pan magistr studoval na Matematickofyzikální fakultě a ukončil studia prací Studium nukleace kvantových teček v roce 2010.

Jeho první publikace v medicíně vyšla v polovině prosince 2020.

V medicíně se neposuzuje dosah toho nebo onoho experta podle toho, na jaké univerzitě studoval, ale především dle počtu zahraničních publikací a dle toho, kolik dalších expertů ho v jeho oboru citovalo.

Nicméně tento pan profesor tvrdí, že tři miliony lidí mají imunitu a pětina testů, tedy 20 %, je falešně pozitivní, je třeba rozumně rozvolnit, jsme na dně. To je jeden z těch odborníků, kteří nebyli touto vládou ani nikým z opozice navrženi, aby se účastnili tvorby systému, který ovládá naše životy již po mnoho měsíců.

Paní docentka je přesvědčená o tom, že pacienti, kteří prodělali covid, jsou imunní rok, rok a půl, možná i déle.